Stejně tak nemohu podpořit návrhy, které nekoncepčně zasahují do procesu slučování zdravotních pojišťoven. V důsledku by totiž mohly vést k situacím, kdy by zdravotní pojišťovny byly nuceny k jednání poškozujícímu poskytovatele zdravotních služeb i pojištěnce. Dále bych na tomto místě zvlášť rád upozornil na pozměňovací návrh paní poslankyně Radky Maxové týkající se připlácení si ekonomicky náročnější varianty zdravotnických prostředků, s nímž nelze z odborného hlediska vyjádřit souhlas. Tato úprava totiž neobsahuje žádné vymezení toho, jakým způsobem by mělo být zajištěno, respektive stanoveno, který zdravotnický prostředek odpovídající potřebám a zdravotního stavu konkrétního pojištěnce je nejméně ekonomicky náročný. Pokud navrhovaná úprava neobsahuje tento základ, nelze na ní dále stavět jakoukoliv spoluúčast pojištěnce, neboť nestanovení nezbytných podmínek k poskytování bezplatné zdravotní péče je v rozporu s článkem 31 Listiny základních práv a svobod, a je tudíž protiústavní. Nadto z dikce navrženého ustanovení vážně hrozí, že pojištěnci by mohlo být umožněno doplácet za jakýkoliv zdravotnický prostředek, tedy například za nástroje při operacích nebo za jakési lepší přístroje používané při poskytování hrazených služeb. Prakticky by tak pojištěnec mohl být nucen k vyšší spoluúčasti při každém výkonu, kdy je používán nějaký zdravotnický prostředek, nejen prostředek implantovaný, jak je v odůvodnění daného návrhu zmiňováno. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i přes nastíněné množství pozměňovacích návrhů se nám společně prostřednictvím této novely podaří zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Hovorka, po něm se připraví paní poslankyně Maxová.

Prosím, máte slovo. Zpravodaj závěrečné slovo pokud chce využít přednostního práva, může tak učinit, ale do rozpravy se hlásit můžete. Takže hlásíte se do rozpravy? Prosím, máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom využil svého práva v rozpravě říct některé názory k tomuto zákonu, který je víceméně, tak jak ho všichni zdravotníci vnímáme, průlomový.

Nicméně vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že bychom to legislativně technicky ještě upravili, tak tyto body potom v hlasovací proceduře navrhnu stáhnout. Pak je tady pozměňovací návrh C1 paní poslankyně Radky Maxové, kde pan ministr řekl svoje stanovisko.

Mě by zajímalo to stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda obecně by eventuálně na toto téma se dalo v budoucnosti diskutovat. Poprosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, připraví se paní poslankyně Maxová.

Prosím, máte slovo. Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl napřímit vaši pozornost k podpoře pozměňovacího návrhu pod označením D2, který se týká slučování zdravotních pojišťoven, aby o tomto slučování rozhodovala vláda České republiky. Myslím si, že to je transparentnější způsob než dosavadní, kdy o tom v podstatě nerozhoduje nikdo, protože Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti obou slučovaných zdravotních pojišťoven vydá jenom potvrzení, víceméně rozhodnutí, kde posvětí rozhodnutí správních rad. Já bych rád připomněl, že v roce 2009

Pro tento návrh v té době hlasovalo i 60 poslanců sociální demokracie.